Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

který právě pro přípravu návrhu zákona o státním rozpočtu posuzuje dva zásadní termíny.

Důvodem pro předložení této změny ve lhůtách je letošní extrémní nejistota ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení. To se týká nejenom domácí ekonomiky, ale i ekonomik ostatních zemí, se kterými je Česká republika přímo nebo nepřímo spojena prostřednictvím zahraničního obchodu.

A s tím souvisí i odhad příjmů.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s projednáváním tohoto návrhu v rozpočtovém výboru.

Takže to není nic, co bychom tady dělali v rámci Poslanecké sněmovny poprvé.